Děkuji za slovo. On to neudělal pan předsedající, tak já si dovoluji prostřednictvím pana předsedajícího upozornit kolegu Klause, že už jsme ten zákon asi před hodinou projednali. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.